Ještě mi dovolte velmi stručně informovat o tom návrhu zákona.

A já bych rád apeloval i na poslance a poslankyně, aby tento návrh byl pokud možno rychle projednán na půdě Poslanecké sněmovny, protože toto je také jedna z podmínek toho, že nebude narušeno čerpání finančních prostředků. Čili pokud se paní poslankyně ptala na to, jestli existují rizika, tak ano, existuje tady ještě riziko, že by tento zákon nebyl schválen do konce funkčního období tohoto parlamentu, a v případě, že by k něčemu takovému došlo, tak bude muset být předkládán znovu a už by to podle mě mohlo ohrozit vůbec časový prostor, který máme pro to, abychom těch 14 mld. korun efektivně použili. Takže my na úrovni vlády chceme dokončit přípravu, udělat všechny potřebné podklady a jenom jde o to, aby nám Evropská komise nezastavila čerpání těchto peněz jenom proto, že nesplníme onu podmínku příslušných legislativních změn, které by tady měly být vykonány. Chci vás jednoznačně ujistit, že vláda v oblasti podpory rozvoje vysokorychlostních sítí činí aktivní kroky, že jsme splnili a dosáhli základních milníků, tak jak jsme si je stanovili, byť bohužel s několikaměsíčním zpožděním oproti tomu, co bylo původně deklarováno, nicméně dosáhli jsme toho. Pokud jde o otázku motivace pro privátní investory, doufám, že tou motivací pro privátní podnikatele v této oblasti bude konkurenční soutěžní prostředí. To znamená, potřebujeme, aby všechna pravidla pro fungování tohoto byznysu v ČR byla nastavena dostatečně konkurenčně, aby tady byla soutěž, která bude ve prospěch spotřebitelů a bude se týkat také otázky kvality pokrytí, které bude dostupné.

Děkuji. Paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Já myslím, že to není žádné tajemství. Primární odpovědnost za zpracování dokumentů samozřejmě nesli úředníci na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ale bylo také důležité, jakou součinnost jim poskytovali i ti další, to znamená Český telekomunikační úřad, event. Já bych byl samozřejmě mnohem raději, kdyby se podařilo termíny splnit dřív. Víte také, že jsem osobně intervenoval v této věci opakovaně, že koneckonců i vláda určila koordinátora pro digitální agendu, což také vytvořilo větší tlak na příslušné instituce. Ale nakonec bych chtěl poděkovat za jednu věc. I když na začátku byly docela složité dohody a polemiky, nakonec se podařilo dosáhnout výrazného zlepšení komunikace mezi Ministerstvem průmyslu a Českým telekomunikačním úřadem. A myslím si, že právě tahle zlepšená pragmatická komunikace mezi těmito státními úřady, která vznikla i třeba pod politickým tlakem, vedla k tomu, že nakonec ty klíčové dokumenty máme k dispozici. Doufám, že zákonů, které budeme takhle potřebovat ještě projednat do konce volebního období, nebude příliš velké množství. Víte, že většinou schválení zákonů trvá někde kolem devíti měsíců, čili pořád si myslím, že jsme ještě v reálném rámci. Kdybychom to sem poslali na jaře, tak bych byl samozřejmě mnohem skeptičtější, ale teď si dovoluji vyjádřit určitý mírný optimismus, že během toho necelého roku by to obě komory mohly stihnout schválit.

Prosím, máte slovo. Vážený pane premiére, začátkem září jsem vás interpelovala ve věci privatizace bytů společnosti ČEZ.

Proti formě veřejné soutěže, k níž ČEZ přistoupil, kde jediným kritériem je nabídnutá cena, se zcela logicky bouří místní občané. Ti požadují zrušení neprůhledného výběrového řízení a vyzývají firmu, aby byty nabídla přednostně současným nájemníkům, a to za zvýhodněnou cenu, tak jak tomu bylo v ostatních lokalitách, kde se ČEZ rozhodl své byty prodat.

Ráda bych se vás proto jménem dotčených obyvatel sdružených v iniciativě Moje Písnice, kteří se na mě obrátili, zeptala: Co jste v této záležitosti od doby mé poslední interpelace podnikl? Jak se postaví vláda k výzvě, aby ČEZ, v němž má stát majoritní podíl, zrušil výběrové řízení na prodej sídliště nejvyšší nabídce a nabídl byty přednostně současným nájemníkům?

Poprosím pana premiéra o odpověď.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem se na základě interpelací, které na mě byly učiněny tady na půdě Poslanecké sněmovny, obrátil dopisem na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše a požádal jsem ho o zdůvodnění rozhodnutí společnosti ČEZ o prodeji bytů a další informace ve věci privatizace bytů společnosti ČEZ vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí vykonává akcionářská práva za stát ve společnosti ČEZ. Obdržel jsem od něj informaci. Dovolím si z té informace zde citovat: